Pan poslanec Milan Chovanec: Proti návrhu.

Pan poslanec Jakub Janda: Proti návrhu. Pan poslanec Miloslav Janulík: Pro návrh.

Pan poslanec Jiří Kohoutek: Proti návrhu.

Pan poslanec Martin Kolovratník: Pro návrh. Pan poslanec Vladimír Koníček: Proti návrhu. Pan poslanec František Kopřiva: Proti návrhu. Pan poslanec Radek Koten: Proti návrhu.

Paní poslankyně Jana Krutáková: Nepřítomna.

Konstatuji, že hlasování skončilo.

Jestliže ne, poprosím ověřovatele, jaký čas je teď nutný ke zpracování výsledků a zjištění výsledků hlasování. Poprosím pány ověřovatele, kolik času si tak představují na vyhodnocení hlasování?